Dobrý den, dámy a pánové.

My si tady pleteme v podstatě zajištění elektrické energie pro naše občany s nějakou politickou seancí na toto téma, ale je to ryze technická seance. My musíme zabezpečit energii pro příští generace a všichni velice dobře víme, že postavit jadernou elektrárnu není úkol třeba na jeden nebo na dva roky, ale na daleko delší dobu.

V technických parametrech je také jedna dost důležitá věc, a to je chlazení jaderné elektrárny. To znamená, že z technického hlediska není možné uchladit vyšší výkon některých výrobců, kteří dodávají například jenom obrovské reaktory, a není tam v podstatě dostatek vody.

Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Lipavský. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolím si stručně reagovat na pana poslance Luzara. Jsou to vaši poslanci, kteří navrhují zákon na ochranu českého jazyka, takže vám doporučuji, abyste se podíval na stenozáznam mé řeči, který byl uvozen tím, že to rozhodně není nic proti jádru. Dokonce i naše politická strana našla shodu na tom, že jádro může být součástí energetického mixu České republiky. Ale ten zákon, tak jak je nyní postaven, a postup vlády, jak nyní ty kroky realizuje, to víceméně zabíjí.

Nijak se netajím tím, že jsem proti tomu, aby jaderné technologie do České republiky dodávaly ruské a čínské společnosti.

Děkuji za slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Byli jsme spokojeni s těmi principy, které ta smlouva obsahuje, a taky jsme to na všech jednáních, ať už s panem ministrem, nebo s panem premiérem, říkali. A teď ten spor. Tady není spor vlády či vlády a komunistů proti opozičním stranám. Vláda si zřídila ad hoc poradní orgán, který měl vyhodnotit bezpečnostní rizika této stavby. Vláda oslovila celkem šest institucí tři tajné služby, NÚKIP, Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo vnitra.

Takže vláda se v této chvíli nechová podle doporučení svých poradních orgánů, podle doporučení bezpečnostní komunity a taky dvou ministerstev.

Já jsem velmi skeptický vůbec k tomu institutu. Ať jsou samostatné body, tam může Sněmovna přijmout jakékoli usnesení, ale hlasovat poté, co schválíme zákon, o nějakých deseti, patnácti, pěti, dvou, jednom doprovodném usnesení, nedává žádný smysl, protože klíčový je text zákona.

Postoj našeho klubu je vlastně jednoduchý. My jsme pro jadernou energetiku, ale bez účasti ruských a čínských firem.

To považuji za nejhorší řešení v této době a je na vládě, zda vyslechne doporučení bezpečnostní komunity a své expertní skupiny, která se zřídila, kterou si sama zřídila, za kterou paradoxně stojí opozice nebo část opozice, abych byl přesný, anebo bude postupovat proti doporučení. Pak se ptám, k čemu ta práce byla, když vláda to nehodlá vyslyšet a nehodlá se tím řídit. To, že politické strany, které ve svém programu jsou jasně proruské, to podporují, tomu rozumím, i když s tím nesouhlasím.